Již mnou mnohokrát zmiňované Finsko nové směrnice o veřejných zakázkách prozatím nebyly plně implementovány, nicméně jejich včasná implementace stále zůstává prioritou finské vlády.

Chorvatsko. Vládní proces k přijetí návrhu zákona bude zahájen dne 7. března, takže jsou také pozadu. Například Kypr implementační návrh zákona prozatím nebyl postoupen Sněmovně reprezentantů Kyperské republiky. V Litvě nové směrnice o veřejných zakázkách by měly být implementovány do 18. dubna, ale podle dostupných informací, které mám, implementována směrnice do té doby nebude.

Pokud jde například o Švédsko, tak ve Švédsku by návrh zákona měl být postoupen do Parlamentu v dubnu 2016, nicméně zřejmě bude projednáván až na konci letošního roku. Tohle jsou argumenty, které používám k tomu, že budu hlasovat pro senátní verzi, která určitým způsobem odkládá účinnost o další tři měsíce, tak aby se to samozřejmě jednak stihlo i vysvětlit, a jednak podle mého názoru samozřejmě není kam spěchat, když s implementací mají problém i jiné členské státy zemí EU. Na závěr se ještě vyjádřím trošku k tomu návrhu zákona. Já jsem ho samozřejmě ve třetím čtení podporoval, nemám s ním žádný problém. Je tam plno velice dobrých věcí, propracovaných. To, že s tím mají například problém neziskové organizace, to si myslím, že je jejich problém. Já jsem rád, že se nám tam podařilo prosadit některé věci ať na výboru, nebo tady na jednání Poslanecké sněmovny. Jak už jsem avizoval, tak já budu samozřejmě pro senátní verzi, a pokud neprojde senátní verze, tak budu podporovat verzi sněmovní. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, máme tady takovou pikantní situaci, kdy představitel a bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek přichází obhajovat změněnou poslaneckou verzi zákona o veřejných zakázkách, která říká: účinnost je potřeba posunout o šest měsíců, protože není v praxi reálné, aby se ti, jichž se do dotýká, za tak krátkou dobu byli schopni naučit ten zákon a používat ho tak, aby vůbec měl šanci být bezchybně využíván, což je věc, na kterou jsme tady upozorňovali jako opoziční poslanci v prvním, ve druhém i ve třetím čtení, ale paní ministryně Šlechtová, dovolím si odcitovat: